Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já se pokusím být velice krátký. Je tomu tak tři čtyři týdny, kdy se zastavilo srdce Moravskoslezského kraje.

Což je pro informaci 70 % obyvatel.

Proto má žádost k panu ministrovi směřuje k tomu, aby se vytvořil nějaký informační tok, nějaký informační směr, který bude jasný, na koho se má reprezentace kraje, popřípadě i zájmové skupiny v kraji obracet, popřípadě například Hospodářská komora, nebo někdo v tomto smyslu, který by reprezentoval zájmy jak průmyslu a občanů Moravskoslezského kraje, tak samozřejmě i zájmy ministerstva a vlády na tom, aby ta maximální informace v této věci byla. Doba uhelná asi opravdu končí, ale musíme být připraveni na to, že to nebude jednoduchý přechod, a měli bychom maximum informací poskytovat všem zainteresovaným.

Děkuji za ten dotaz, je to velmi významná aktivita, věc.

Ale faktem je, že OKD se nikoliv vlastní vinou, ale objektivními skutečnostmi dostává do zásadních problémů. Pokles uhlí je více jak 30 % meziroční a do toho pokles poptávky.

Takže to vnímáme jako významnou aktivitu.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych vás interpeloval k vyhlášce číslo 27/2016 Sbírky, která se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve vámi navrhované novele této vyhlášky jsou změny, které jsou docela drastické.

Studoval jsem vyhlášku a ve zprávě RIA není uvedeno, kolik tímto chcete ušetřit, protože jediná motivace, která mě napadá, proč byste tohle dělal, je, že chcete na těchto žácích ušetřit. Mým odhadem, když jsem si spočítal tisíce míst asistentů pedagoga, tak mi vychází částka přes jednu miliardu. Rád bych znal vaše odborné stanovisko, kolik chce stát ušetřit na žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.